83 Europskog parlamenta i vijeća te utvrđivanje detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu kojom se propisuju mjere za sprječavanje unosa krivotvorenih lijekova u legalni lanac opskrbe tako što se zahtjeva da se na pakiranje određenih lijekova za primjenu kod ljudi stave sigurnosne oznake koje se sastoje od jedinstvenog identifikatora i zaštite od otvaranja, kako bi se omogućila identifikacija i provjera autentičnosti tih lijekova. Zakonskim prijedlogom utvrđuju se nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, odredbe o osnivanju, upravljanju i dostupnosti repozitorijskog sustava koji će se sadržavati informacije o sigurnosnim oznakama i omogućavati provjeru autentičnosti kao i identifikaciju lijekova i prekršajne odredbe za provedbu ove delegirane Uredbe Europske komisije. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem. Znači ništa, onda idemo odmah na Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Mladen Karlić. Izvolite.

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege evo pred nama je jedan vrlo mislim kratak prijedlog, Konačni prijedlog Zakona o Uredbi komisije o dopuni Direktive parlamenta i vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu. Prijedlog zakona koji je pred nama donesen je sukladno važećim direktivama EU o lijekovima za primjenu kod ljudi. Važećim Zakonom o lijekovima radi osiguranja djelotvornih, kvalitetnih, sigurnih lijekova kao proizvoda od posebnog značaja za zdravlje ljudi utvrđuje se postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, kvalifikacija, klasifikacija, promet, provjera kakvoće, opskrba, oglašavanje, opskrba tržišta lijekova i nadzor nad lijekovima. Ovim zakonskim prijedlogom osigurava se provedba tog delegiranog akta tj. delegirane Uredbe komisije 2016/161 iz 2015. godine o dopuni Direktive iz 2001. godine Europskog parlamenta i vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu kojom se propisuju mjere za sprječavanje unosa krivotvoreni lijekova u legalni lanac opskrbe tako što se zahtjeva da se na pakiranju određenih lijekova za primjenu kod ljudi stave sigurnosne oznake kako je rečeno koje se sastoje od jedinstvenog identifikatora i zaštite od otvaranja kako bi se omogućila identifikacija i provjera autentičnosti tog lijeka. To je jako važno obzirom da postoje brojni krivotvoreni lijekovi koji se pokušavaju progurati, koje zapravo kroz različite oblike i reklama naši građani zapravo inače i u cijeloj EU uzimaju pogotovo ako su oni dostupniji i jeftiniji, a ne znaju da su krivotvoreni i da nemaju zapravo ljekovito sredstvo koje bi trebali imati. Ovim se zakonom utvrđuju i nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, odredbe o osnivanju i upravljanju i dostupnosti repozitorijskog sustava koji će sadržavati informacije o sigurnosnim oznakama i omogućavati provjere autentičnosti, identifikaciju lijeka kao i prekršajne odredbe. Zakonski prijedlog sadrži odredbe o osnivanju, upravljanju i dostupnosti repozitorijskog sustava koji će sadržavati informacije o sigurnosnim oznakama i omogućavati provjeru autentičnosti, identifikaciju lijekova. Troškove repozitorijskog sustava snose nositelji proizvodnje dozvole za lijek koji nosi sigurnosne oznake. Repozitorijski sustav osniva i s tim upravlja Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijeka ili skraćeno HOPAL koju su osnivali proizvođači i nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet čiji lijekovi nose sigurnosne oznake. Zakonskim prijedlogom također se određuje Ministarstvo zdravstva kao nadležno tijelo za nadzor nad provedbom delegirane uredbe i Agencija za lijekove i medicinske proizvode za nadzor nad repozitorijem.

Prelazimo sada na pojedinačnu raspravu.

Međutim ja ću iskoristi ovo vrijeme svog pojedinačnog govora da ukažem na ono što nije dobro, pošto je tajnik ministarstva što je katastrofalno trenutno u RH, da ljudi jednostavno više nemaju zdravstvene usluge, nemaju mogućnosti imati zdravstvene usluge, a ova direktiva koju ćemo mi prihvatiti, mi ćemo ju prihvatiti naravno da će ona utjecati. Koliko ćemo mi to kontrolirati i koliko je u Hrvatsku dosad, ja nemam informaciju, možda je tribalo dati obrazloženje statističko, koliko je dosada pronađeno lažnih ovaj lijekova sa lažnim oznakama, postoji li ikakav uopće ovaj ikakva ovaj statistička ili realna ovaj da su uhvaćeni sa lažnim ovaj lijekovima lažnim oznakama. Mene više zabrinjava osobno, znači osobno me zovu što se događa uz lažne lijekove koja je opasnost za zdravlje naših ljudi, zabrinjava me više ne funkcioniranje apsolutno zdravstva u RH, to me zabrinjava. Mene zabrinjava da me zovu ljudi, roditelji koji imaju djeca 18 godina da za magnetsku rezonancu njihova djeca moraju čekati dvije godine, da moraju tražiti vezu, da moraju tražiti, to me zabrinjava. Zabrinjava me jel su opet ponavljam, Hrvatska ima viška u svom ustrojstvu, županije su viška, taj protočni bojler pun kamenca je uništio hrvatsko zdravstvo, pun kamenca. Sve se svelo na trgovine. Ponavljam, žao mi je šta u mome Splitu, druga bolnica po značaju u RH pola milijuna ljudi i još toliko najmanje jel duplo više za vrijeme turizma ide toj bolnici, dio Hercegovine, livanjskog područja, Tomislavgrad, imamo problem Kninske bolnice, Hrvatskog ponosa veteranske, ne da nema lijekova nego nemaju više za plaće. Medicinsko osoblje koje živi u Kninu koji putuje primjera iz Sinja ili drugih krajeva, nemaju putne troškove. Liječnici, stručno osoblje koje radi u laboratorijima u Kininu, Hrvatski ponos, veteranska i opća bolnica. Zašto?

Županije su se svele na takvu organizaciju da imaju zaposlenih više niko živ ne zna, a tolke ovlasti su date na štetu onoga o čemu bi one morale voditi skrb, a to je o domovima zdravlja kao osnivači, o bolnicama, doslovno bolnice ostaju bez lijekova, bez lijekova. To je problem. Jedino u Dalmatinskoj zagori je ta bolnica u Kninu koja bi mogla rasteretiti Splitsku bolnicu, koja bi davala nekakav legitimitet i Kninu kao gradu. I ja ću osobno već kada je ovo predložila Vlada za Vukovar predložiti za Knin da nadležnost preuzme država, tj. da bude osnivač država i da država pokrije probleme koje je stvorila županija. Nije kriv narod Kina, nije kriv narod što nema lijekova, nije kriv narod Dalmatinske zagore zbog Kninske bolnice. Kriv je osnivač županija, a vi je još snažite. Naravno da lokalna samouprava ili gradonačelnik Knina ili netko ne smije o tome govoriti javno, ali ako nije dobar sa županom i premijerom on mora doć. Gradonačelnici se moraju doći pokloniti, moraju jer jednostavno će im se bojkotirati projekti, a bolnica je pitanje opstanka našega naroda. Pa ljudima ovo tribamo govoriti, našem narodu, opstanka naroda. Knin je prazan, Knin je bio najmlađi grad nekoliko godina nakon Oluje, prazan grad jer nemamo zdravstvene usluge, liječnici odlaze iz bolnice, jedva se troškovi pokrivaju, ravnateljica jedva troškove pokriva. Tako i u Splitu. U Splitu ljudi čekaju u kolonama, medicinsko osoblje je opterećeno velikim pritiskom, ljudi odlaze u druge zemlje naši liječnici. Zbog toga imamo ovo danas šta imamo da 5% BDP-a nam dolazi od tih ljudi koje smo iselili vanka. Zbog čega? Jer bez stranačke iskaznice, bez da nazovete nekoga za svoje dijete ne morete doć na vrijeme kod liječnika.

To je realnost. Zato bih vas zamolio kolegice i kolege jer ovo narod sluša i mi govorimo zbog naroda, a narod je svjestan da ja govorim realno. Bolnice ostaju doslovno bez lijekova, doslovno. Ja sam predlagao 10 milijuna kuna amandman za Kninsku i za Splitsku bolnicu, pa kreveti, da vidite krevete potpaće se stolicama. Krevet pukla mu noga, tu bolesnici leže u Splitskoj bolnici u drugoj bolnici po značaju u RH, ali kolegice i kolege iz toga kraja ili iz drugih krajeva, ja ne vidim niti jedan razlog zašto vi to ne predložite pa ja bih glasao.

Prema tome, zamolio bih vas vi ste odgovorni jel gledam ove sjednice Vlade, gledam iz u svojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji ima dvi godine, gledam sad u Vukovaru puste projekte, ali je Hrvatska prazna. Znam šta je kampanja i znam da svi žele dobiti izbore, znam da su kada ste u kampanji da ste u strahu, vidim da je vrh Vlade u strahu. Ali strah je od Boga dat i dobar je strah. Ali pomozimo narodu na tome području, da ostane narod, narod je bitan.

Pa ako županije skrbe o domovima zdravlja one se raspadaju di skrbe o bolnicama raspadaju se, a mi smo ih osnažili. Mi smo stvorili feude u maloj našoj državi koja odlazi ispod 4 milijuna ljudi stanovnika. Problem je što će bolnice ostati bez lijekova, narod bez pregleda jel neće biti liječnika jel se nisu raspisivale specijalizacije za ta područja, zato imamo spaljenu zemlju. Još jednom kolegice i kolege, naravno da sve što je, tiče lijekova jer to je pitanje zdravlja, treba označavati i rokove trajanja i tko zna što dolazi i što ulazi u RH, međutim, zdravstvo je trenutno ključni problem u RH. Ja ne znam evo, tko od vas nije nekoga, da vas nije netko zvao možete li pomoći, moje dijete ne može doći na red, moja supruga je bolesna, moje… Jer to je godinama. Tako je godinama se čeka, godinama. I na što su sve ... [[Govornik se ne razumije.]] političari da neko zove može li mu srediti da ide prije na pregled. Je li to politika župana, županija i centralne vlasti, uvaženi tajniče? Je li to politika Hrvatske? Ne, mi imamo isti narod. Mi smo isti narodi, malo nas je. Malo nas je, prazni smo. Mene žalosti kada dođem dolje u vaš kraj odakle ste vi porijeklom. Nema nikoga. Najljepša krajina na zemaljskog kugli. Prazno vam je selo, vi to znate kad dođete. Prazno. Zbog politike koja nije ravnomjerna, nije pravična, nemamo zdravstvene usluge. A bolnice ostaju bez lijekova, bez lijekova.

Kao što je uvodno rečeno, pred nama su danas, odnosno pred vama nalaze dva konačna prijedloga zakona. Prvi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim ponuda s javnom ponudom i drugi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

Da podsjetim, što se tiče i jednoga i drugoga zakona, oni su usklađeni prilikom pristupanja EU-i i potpuno izmijenjena zakonodavna regulativa je tada je u tom času podijeljen taj dio poslova oko otvorenih investicijskih fondova i alternativnih investicijskih fondova i potpuno su razgraničena ova dva zakona, tim više jer je težina obavljanja poslova po jednom i drugom zakonu različita. Što se tiče ovoga prvoga Zakona o otvorenim investicijskim fondovima, on je u svibnju 2016. zbog daljnje potrebe usklađivanja sa regulativom EU-u, pardon, malo sam trčao da ne zakasnim pa sam zadisan. On je usklađen i potpuno donijet novi zakon, a što se tiče alternativnih investicijskih fondova, njegova izmjena je bila u ožujku 2018. i potpuno je novi zakon. Zbog toga što je donijeta i u primjeni od 1. siječnja ove godine tzv. Uredba o sekuritizaciji, odnosno ona je pod br. 217/

Gospodine zastupniče. Uistinu kao što je u prvom čitanju naglašeno ova bit da HANFA kao nadležno tijelo, kao nadležna agencija u provođenju svih ovih silnih propisa i normi u smislu direktiva i uredbi koje preuzimamo iz EU treba imati odgovarajuće ovlasti i osposobljene kadrove koji će to moći kvalitetno provoditi. Apsolutno se slažem s vama, dio ovlasti im je dan unutar samog njihovog zakona, dio kroz ove posredne zakone, maloprije sam spomenuo u odnosu na sekuritizaciju da će to ići posebni zakon gdje će se također odrediti tijela koja će biti nadležna i ovlasti i mogućnosti u svome radu u odnosu na samu uredbu o sekuritizaciju odnosno ove primjedbe koje su ovdje iznijete unutar amandmana, potpuno se slažem jer je riječ o poslovima koji se preuzimaju i koje uistinu neće biti potrebna suglasnost od agencije odnosno HANFA-e, a da se ne bi podrazumijevalo da i za takve stvari treba trebalo je doraditi taj … i ja se slažem. Prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a i poštovana kolegica Grozdana Perić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče Zrinušić. Evo pred nama su objedinjena kao i u prvom čitanju ova dva zakona i ove dvije izmjene i dopune i samo ću napomenuti da će klub HDZ-a podržati ove predložene izmjene i dopune Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicijskim fondovima. Ono što treba prvenstveno naglasiti da je Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom od 2013. on je stupio na snagu danom pristupanja RH EU odnosno od 1. srpnja 2013. i on je u potpunosti reformiran tako da je do tada postojeći zakonodavni okvir iz područja investicijskih fondova se na neki način razdvojio odnosno razgraničio tako da su otvoreni investicijski fondovi sadržani u jednom zakonu, a alternativni investicijski fondovi u drugom zakonu. Iako naš sam sustav i tržište kapitala nije toliko još uvijek razvijeno, zapravo ovo su vrlo kvalitetni preduvjeti da se sve ono što se događa i što će se događati zaista se može vrlo pozorno i dobro pratiti.

Kao što vidite u odnosu na prvo čitanje nije se nešto značajnije posebno nešto dogodilo u odnosu na ovo drugo čitanje osim evo ovih sitnih detalja koji su ovdje sada spomenuti, pa onda u tom smislu mislim da nema nekog posebnog razloga da ističemo pojedine izmjene članaka jer one nisu u bitnome promijenjene. Kada govorimo o samom Zakonu o investicijskim fondovima s javnom ponudom. Ovdje je već spomenuto da je tu još primijenjena nakon ovih izmjena koje su se događale da je došlo, da je omogućena liberalizacija poslovanja tzv. UCITS fondova i prekogranična suradnja te je osigurana visoka razina zaštite ulagatelja i solventnost društva za upravljanje čime je omogućen razvoj fondovske industrije u RH. To je dakle uz Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Zakon o alternativnim investicijskim fondovima, omogućava zapravo da upravo ovi investicijski fondovi mogu i obveza je ulaganja određenog iznosa imovine u likvidnu imovinu. Do sada je to postojalo samo za društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima. Što se tiče Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, vidimo da je ovaj pravni okvir zapravo omogućio da se onim mogu osloniti i oslanjaju, ne na dosadašnje kreditne rejtinge i to je ono što sam spomenula, to je upravo ovo iskustvo koje je proizašlo iz financijske krize. Dakako, jako je važno da se u tom smisli i kontrolna funkcija, ovdje što kolega Šuker je spomenuo, da se kontrolna funkcija HANFA-e itekako pojača i da u pravo vrijeme reagira na sve moguće anomalije koje se mogu pojaviti u tim virtualnim sferama koje često izmaknu kontroli ukoliko se to kvalitetno ne postavi. Zato je sigurno ono što će dodatno pospješiti i osigurati poslovanje svih subjekata koji su vezani na ovo tržište donošenjem novog Zakona o sekuritizaciji koji će na taj način zaista u svako vrijeme i u svakom momentu moći kontrolirati sve ono što se kvalitetno događa na tržištu kapitala, a time će se onda i osnažiti funkcija HANFA-e. Dakle, ovim evo, mislim da nije potrebno daljnje pojašnjenje i evo, kažem još jedanput, Klub HDZ-a će podržati ovaj predložene izmjene i dopune zakona o fondovima. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. budući da nema kolege Ivana Lovrinovića, on gubi pravo govora pa je nakon njega na redu poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. Govorite o ova dva zakona. To je praktički usklađivanje sa direktivom EU i normativno gledati te zakone tu nije praktički ništa sporno osim što moramo imati na pameti da, da tako kažem, ovaj dio financijske industrije je u Europi puno razvijeniji nego kod nas. Ja želim govoriti o nečem drugom, a to je taj kontrolni instrumentarij. Dakle tamo negdje do 2006. Hrvatska je imala Agenciju za nadzor osiguravajućih društava i s obzirom da su se počeli javljati neki drugi nebankarski financijski sektori, osnovana je HANFA, a HNB kontrolira bankarski sektor i ono što dakle na tragu onoga što se događalo u prošlim godinama, zato sam se i javio za raspravu. Mislim da HNB ima jedan veliki stupanj neovisnosti. Hrpu stvari oni što se njima da tako kažem ne sviđa guraju prema HANFA-i, a HANFA je izmjenom zakona 2012. g. praktički što se tiče neovisnosti i snage spuštena za jedan stupanj niže nego što je bila do 2012. g. Zato da se danas-sutra ne bi događale nekakve nepodopštine što se tiče silnih ovih fondova jer to je posao koji u Hrvatskoj, budimo iskreni razumije jako malo ljudi, jako malo ljudi se bavi s njim, međutim, onaj tko traži kapital u trenutku kad ne može kod njega doći u bankarskom sektoru on poseže za izvorima koji su mu dostupni. Isto tako, tko ulaže svoja sredstva, postupa na isti način i zato je uloga neovisnog regulatora, a to je HANFA vrlo bitna i ja smatram da bi Ministarstvo financija u budućnosti trebalo promijeniti Zakon o HANFA-i, da bi HANFA trebala dobiti još veći stupanj neovisnosti i da bi se trebalo jasno različiti, napraviti distinkcija između HNB-a i HANFA-e. Zašto to govorim? Mi smo nedavno imali krizu u najvećoj kompaniji u Hrvatskoj ili praktično jedno od najvećih. Imamo Odbor za financijsku stabilnost u kojem je HANFA, HNB i Ministarstvo financija. I onda su nekako, vrlo čudne kombinacije, prebacivanja, ja upozorio, ja napravio, međutim, dogodilo se ono što se dogodilo. Ja garantiram da je HANFA ostala na onakvom organizacijskom obliku i postavljena kao što je bila do 2012. da bi reagirala na regresne mjenice jer ne može se dogoditi da najedanput se poveća promet sa mjenicama, a da nitko se ne pita zašto se to događa i ako se trguje sa mjenicama, onda je to očiti znak da vlada nelikvidnost u društvu ili nešto slično, postoje određeni poremećaji jer mjenica je sredstvo za osiguranje plaćanja, nije sredstvo plaćanja. Dakle samo navodim jedan primjer i zato, kad se god govori o ovim fondovima ja ću naprosto osjećati potrebu dok god budem imao priliku upozoravati na to da taj kontrolni sustav trebamo razvijati. On je čak po meni puno bitniji od određenih usklađenosti sa direktivama EU. Jer kad-tad mi ćemo svoje zakonodavstvo ako hoćemo funkcionirati na zajedničkom financijskom tržištu EU morati uskladiti sa direktivama. Međutim, njihove spoznaje, njihova saznanja oko funkcioniranja tog, ne bankarskog financijskog sektora su iskreno govoreći daleko više i daleko kvalitetnija i daleko bolja nego što su naša. I zato mi naprosto tu HANFA-u kao neovisno tijelo moramo razvijati. Druga stvar, Hrvatska sutra ide prema eurozoni, u onom trenutku kad Hrvatska uđe u eurozonu HNB dobiva jedan sasvim drugačiji status. I u principu HANF-a će biti ta koja će imati jednu silnu snagu za kontrolu jednog sustava koji raspolaže sa velikim novcima. Uzmimo samo ovdje govorimo o alternativnim investicijskim fondovima, međutim kad govorimo o kontroli onda ne možemo nikako zaobići obvezne i mirovinske fondove gdje smo mi zakonom propisali da oni koji u Hrvatskoj rade uplaćuju mirovinsko od 5% od njihovog, 5%-tnih poena od njihovog mirovinskog se uplaćuje u obvezne mirovinske fondove, to je imovina sad preko 100 milijardi kuna, preko 110 milijardi kuna. I nije samo nama bitno kako će se oni ponašati i kako će funkcionirati, to je novac za budućnost, sigurnu budućnost budućih umirovljenika. Zato g. državni tajniče, ja predlažem da sljedeće godine se osnuje jedna radna skupina koja će se početi baviti s time da se izmjeni Zakon o HANFA-i, da čelni čovjek HANFA-e dobije, da ne bude birokrata kao što je sada nego da bude stalno čelni čovjek koji će kontrolirati kako se provode zakoni koje donosi Visoki dom i ono što je najbitnije koji će kontrolirati kako se ponašaju sudionici na financijskom tržištu u RH. Jer mi smo mali, sitni i jedna stvar da nam se dogodi i ne primijetimo je na vrijeme može izvući itekako tektonske poremećaje u financijskom sustavu RH. Zato smatram da i s obzirom da idemo prema eurozoni, da uloga HANFA-e u budućnosti mora biti daleko bitnija i daleko značajnija. Jer gledajte, kada se govorilo o ovome Odboru ili kako se već zove za financijsku stabilnost onda se vrlo često prozivalo ministra financija. Iako iskreno govoreći u toj cijeloj priči ministar financija ne ma nikakve alate da kontrolira ove dvije stvari. Izvršna kontrola ovoga, dakle mi smo zakonom dali da to rade HNB i da to radi HANFA a ne ministar financija.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno članku 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, potpredsjedniče Sabora. Ovim izmjenama Zakona o gradnji po hitnom postupku u pravni poredak naše države uvodi se izmjena Direktive o energetskim svojstvima zgrada i o energetskoj učinkovitosti. I s obzirom da je Direktiva promijenjena 2018. godine ovaj, trenutnu varijantu zakona je potrebno također promijeniti. Naglasak je na energetsku obnovu zgrada, energetski učinkovitije građenje u našoj državi jer je cijela Europa prepoznala da zgrade troše preko 40% sveukupne utrošene energije. Cilj je da se Europa i sve njene članice naprave manje energetski ovisnom ali i da se energija bolje distribuira odnosno da se manje troši u zgradama a da ostaje više na izboru odnosno na raspolaganju za proizvodnju i za industriju. Iz tog razloga se donose i ove izmjene zakona u 12 bitnih elemenata. Tako se npr. utvrđuje obveza donošenja dugoročne Strategije obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine. Utvrđuje se obveza donošenja programa energetske obnove zgrada, programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima te programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Detaljnije se i posebno novi pojmovi se uvode i definiraju kao npr. dubinska obnova, energetska obnova zgrade, značajna obnova zgrada, gotovo nulte energije, tehnički sustav zgrade, ugovor o energetskom učinku i slično. Uvode se odredbe vezane za standard gradnje zgrada gotovo nulte energije s obzirom da će od slijedeće godine sve nove zgrade biti građene upravo na takav način. Definiraju se standardi za nove zgrade glede alternativnih sredstava opskrbe energijom te također za visoko učinkovite alternativne sustave opskrbe energijom. Nadalje se zahtjeva vezano za postavljanje uređaja za samoregulaciju i zahtjeve za sustave automatizacije i upravljanje zgradama. Slijedeće je što se promiče je elektromobilnost te se uspostavljaju standardi infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama. Postavljaju se redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama. Određuje se obveza stavljanja barem agregiranih anonimnih podatka iz baze podataka energetskih certifikata na raspolaganje u statističke i istraživačke svrhe i svakako vlasniku zgrade. Smanjuje se broj obveza i opseg dokumentacije osobama koje podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrade. Usklađuju se uvjeti propisani za izdavanje ovlaštenja i rad osoba ovlaštenih za certificiranje i osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata. Stranim revidentima iz europskog gospodarskog prostora će se omogućiti prekogranično obavljanje poslova kontrole projekata u skladu sa drugom direktivom koja se odnosi na slobodan promet roba i usluga i omogućava se dokazivanje pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za nekretnine kojima upravlja Ministarstvo državne imovine u skladu sa Člankom 71. Zakona o upravljanju državnom imovinom kako bi se izbjegle dosadašnje problematike u tom dijelu. Što se tiče energetske učinkovitosti i pojačanja uvjeta za nove zgrade i nove građevine u našoj državi treba napomenuti da je od 2015. godine do danas objavljeno 5 javnih poziva za energetsku obnovu zgradu koju je provodilo Ministarstvo graditeljstva kao posredničko tijelo druge razine i na taj način je osigurano povlačenje 311 miliona EUR-a bespovratnih sredstava upravo za energetsku obnovu zgrada. TO je otprilike preko 2 milijarde kuna bespovratnih sredstava, a koje su direktno povezane sa investicijskim ciklusom, investicijskim valom od 5 milijardi kuna u graditeljstvu samo na energetskoj obnovi zgrada. Preneseno to predstavlja 1.400 škola, bolnica, vrtića i više stambenih zgrada koje su dovršene ili pri dovršetku. 16.000 stanova u višestambenim zgradama je već obnovljeno i troši manje energije. Još plastičnije kako bi se pojasnile ove pojačane odredbe može pokazati na primjeru bolnice u Splitu, bolnice Križine koje se sastoje od 7 građevina starosti iz '57. godine koje su trošile na godišnjoj razini oko 11,5 miliona kuna za energente i potrošnju vode, a što se sada svodi na otprilike 6 milijuna kuna godišnje. Dakle, preko 5 miliona kuna godišnje su uštede koje su ovoga direktna posljedica energetske obnove. S druge strane takve, takva energetska obnova ne samo da je korisna zbog uštede energije koju će i svi korisnici kako privatni, tako i javni osjećati u svojim budžetima nego se radi ovdje i o pojačanom intenzitetu građevinskih radova, intenzitetu proizvodnje za građevinsku industriju i u konačnici kvalitetnijem boravku ljudi u takvom prostoru, nevezano da li su to javni prostori ili su to privatni prostori. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja zajedno sa Ministarstvom regionalnoga razvitka kao posredničkog tijela prve razine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upravo je pripremilo i slijedeće pozive u slijedećoj godini za energetsku obnovu zgrada i to slijede višestambene zgrade, a iza toga odmah će krenuti negdje krajem prvog kvartala i energetska obnova i javni pozivi za obiteljske kuće, sve u cilju uštede, sve u cilju ovog europskog smjera koji će se i dalje intenzivno podupirati europskim sredstvima. Hvala lijepa. Ne, otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Poštovani tajniče, kolegice i kolege, evo tajnik je naglasio da ovim izmjenama Zakona o gradnji se dotiču određenih organizacijskih stvari, gospodarenja zgradama, ovlaštenja za certifikate energetske učinkovitosti, međutim u RH trebaju temeljitije izmjene o gradnji, a poglavito po pitanju ja sam to često govorio zbog toga što se određeni, što se evo primjer teleoperateri u RH ne ponašaju kao u svojim državama pa bazne stanice postavljaju gdje im god padne napamet. Građani naši imaju ogromne probleme zbog nepoštivanja, zbog nepoštivanja prostornih planova jedinica lokalne samouprave i to je jedan od velikih problema. Znači sve ovo šta vi govorite, energetska učinkovitost, sve što govorite u biti u jednom trenutku moramo razmisliti da li je dobro da se teleoperateri u RH ponašaju onako kako se ne ponašaju u svojim državama i tako nanose velike štete građanima RH, nagrđuju naš prostor, a uz to ovaj imaju najveću dobit u RH.

To je uređeno i van EU, ako mi se pozivamo na jednakopravnost to nije moguće da će se dogodit u drugim državama EU, jedino u RH da se bazne stanice il antenski stupovi postavljaju gdje im god padne napamet. I ne samo to nego imamo primjer u mom kraju da već dvije godine imamo onako borbe 4-5 godina oko postavljanja bazne stanice gdje je preko noći na selu Radošići kod Sinja čovjeku uz kuću koji je povratnik iz Australije Nikola Crnac se znači godinama već bori protiv bazne stanice koja mu je postavljena uz prozor, sav svoj kapital koji je zaradio u Australiji, sav svoj kapital koji je zaradio ovaj zaradio, uložio je tu i preko noći je na nedovršenoj kući osvanula bazna stanica uz prozor njegovih unuka. Trajala je dugo borba, prosvjedi, policija je bila upotrebljavana, naravno policajci su radili svoj posao, ali i protiv nas kad smo prosvjedovali.

Šta nama preostaje? Da uzmemo brusilicu i da je srušimo jel ugrožava zdravlje od čovjeka, ko garantira, ako je zdravstvenska, zdravstvena organizacija 2013. rekla da je mogući uzročnik tumora zračenje, elektromagnetsko zračenje. Zbog čega je on kontaminiran, ne svojom voljom, ne svojom voljom i ne uz suglasnost susjeda?

Zašto? Jel imaju preveliku moć, dinastija Mišetić ima preveliku moć i premijer jednostavno nema snage da se tele operateri ponašaju kako se triba ponašati. Ja ne tražim s ovim svojim govorom ono šta govori da se zabrani razvoj u RH, da će to vratiti RH u kameno doba, ne, samo da se tele operateri ponašaju kao u državama odakle dolazi. Jel to minimum? Ako smo mi članovi EU, a to je regulirano u Srbiji, u Crnoj Gori, u državama koje nisu, nama susjednim, koje nisu u EU, ali interesi su očito takvi, tele operateri su jaki oglašivači, imaju prevelik utjecaj na politiku priko obitelji, rekao sam i kasta određenih i to je tako. Međutim, zbog čega taj čovjek iz Australije, zašto naš narod je izložen takvoj agresiji? Zbog čega je izložen? Prema tome, sve ove izmjene tajniče, spominjete splitsku bolnicu, spominjete, da spominjete splitsku bolnicu gdje mene jutros, rekao sam, čovjek zove, čovjek da mu je dite bolesno i da 18.g. ima i da za magnetnu rezonancu naručilo ga je za godinu i po dana, dok tele operateri u RH postavljaju bazne stanice na bolnice, domove zdravlja, škole, vrtiće, bez grižnje savjesti. U mome Sinju su sad stavili na dimnjak bivše pekare, dosad je u Sinju najveća zgrada bila zvonik, crkveni zvonik Čudotvorne gospe sinjske, samostan, najveća crkva znači, a sada je taj dimnjak, zbog čega? Jel toliko je baznih stanica stavljeno na taj dimnjak, a u samoj blizini škole, protivno GUP-u jer GUP kaže imam svoja ograničenja u metrima koliko mora bit udaljena, neke županije to riješe na ovaj, na onaj način, međutim ima nekakvo ograničenje da mora biti 50 metara udaljeno od građevinske zone il izgrađenih, već izgrađenih objekata, ovde je točno uz kuće ljudima metilo i sada imamo taj morbidni dimnjak koji je nekada bila pekara, sad na toj pekari, došao je čovjek, kupio tu pekaru i lipo natiskao te bazne stanice uz protivljenje ljudi, građanske inicijative, peticije, mlada obitelj je napravila blizu kuću, ima djecu, sad dvoje oće ić, iselit otole, mislim oće li opće ostat u RH živit, pa zašto to radimo, zašto nam dozvoljavamo da nam krše prostorne planove tele operateri ako to ne smiju radit u svojim državama. Već ako smo im, ako je privatizirana naša infrastruktura koju su naši ljudi plaćali, naši očevi i vi stariji, ako smo im dozvolili da privatiziraju našu infrastrukturu, žilu kucavicu, naše veze, infrastrukturu tele, telefonsku, dali smo im to u ruke što ide priko naše, iz naše zemlje, naših djedova il naše imovine vlastite ili javni površina, sve šta je naše, nemaju nikakvu obavezu, niti plaćaju pravo služnosti, niti bilo šta plaćaju i naravno da imamo problem, naravno da nemamo dovoljno sredstava za liječnike jel najveća dobit je tele operatera u RH jel Angela Merkel očito ima prevelik utjecaj i ona štiti svoje nacionalne interese i ona je preuzela, naravno da suradnja, suradnja našega premijera sa Andrejom Plenkovićem i Andreju Plenkoviću najbitnija suradnja sa Angelom Merkel i do čega smo se mi sad doveli? Gospodo, do čega smo se doveli? Doveli smo se da najveću dobit ima tele operater koji ne ulaže u RH, ne, sad se poziva na nekakvu PG mrežu koja je zabranjena al tako, o tom, to je druga tema, al ovdje govorim isključivo o nepoštivanju, nejednakosti u RH kao u drugim državama EU. Mene čovjek sinoć zove, čovjek koji je doselio iz Australije, više čovjek nikome ne viruje, cijeli svoj, Nikola Crnac evo imenujem ga imenom i prezimenom, cijeli svoj život je radio, čovjek je porijeklom iz druge domovine Hrvata, iz Bosne, doselio je u moj grad, ja sam ponosan na toga čovjeka, privređuje, ima unuke, živi. Zamislite koje je to razočarenje u tome čovjeku kad je to doživio, koje razočarenje, sav svoj kapital je uložio ovdje, prosvjedovao, vezao se lancima, tada i ja kao obični čovjek sam dao potporu kao vijećnik gradski. Dvi godine imamo uvaženi tajniče, dvi godine, građanska inspekcija je ova građevinska inspekcija je rekla da je nelegalno postavljeno, još uvijek stoje bazne stanice na Radošiću. Zbog čega? Zbog čega se taj tele operater ne ponaša kao u svojoj državi odakle je došao? Dal se tako ponašaju u Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, bilo kojoj drugoj državi? Ne ponašaju se tako i to je ogroman problem. Imamo žarišta evo čak je u Varaždinu gdje je HDZ održao tribinu protiv baznih stanica. I ja kada sam dao zakon izmjene Zakona o gradnji da bazne stanice se moraju postavljati uz građevinsku dozvolu HDZ je glasao protiv. Pa moramo jednom urediti, samo tribamo tražiti da se teleoperateri u Hrvatskoj ponašaju onako kako se ponašaju u drugim državama. Ja znam da je teško govoriti protiv teleoperatera jel su oni moćni, utjecajni, oglašivači medija, ali tražimo da hrvatski narod bude jednakopravan u EU po pitanju funkcioniranja teleoperatera.

Zašto? Jel vi nećete prihvatiti da se u te bolnice ulaže, ali ćete prihvatiti da se ulože milijuni za najmodernija auta.

Zato što se ne uplaćuju teleoperateri ono što tribaju da im triba građevinska dozvola. Ima brda po Dalmaciji imaju oni di postaviti bazne stanice, ali moraju probijati putove, moraju ulagati u infrastrukturu, ne žele oni nego je lakše naći nekoga praznu staru kuću tu staviti ili naći nekoga u zgradi i postaviti kako postavlja. Pa zašto smo to dozvolili uvaženi tajniče?

Zašto se pogoduje, zašto ljudi prosvjeduju, zašto su ljudi frustrirani? Zašto mene sinoć čovjek zove Nikola Crnac povratnik iz Australije zašto me zove razočaran skroz u sve, a bio je najsretniji kada se vratio u Hrvatsku iz Australije nakon svoga radnoga vijeka? Zašto? Zašto to dozvoljavate? Tko ima pravo to činiti narodu hrvatskom, tko to ima pravo? Ja se moram vratiti u svoj Sinj jel nema nigdi drugo ništa nego u svom Sinju, nema. I takav sam kakav sam. Pa nije ovo njihova očevina i didovina od teleoperatera. Ako vam daju malo za kampanju, ako su nam kupili infrastrukturu, znači da ne bi ispalo da je ovdje SDP u pravu da ja napadam samo HDZ.

Dapače, dali smo im u ruke našu infrastrukturu i ne plaćaju pravo služnosti. Pa tražio sam i to zakonom molio sam vas neka plaćaju pravo služnosti privatnim i fizičkim osobama … njihovo vlasništvo, domovima zdravlja gdje domova zdravlja, lokalnim samoupravama gdje lokalnih samouprava, međutim to je evo HAKOM meni odgovara i glavni inspektor ja ga pitam Andrija Mikulić, ja ga pitam zbog čega je bazna stanica postavljena protivno GUP-u grada Sinja na dimnjak bivše pekare. Ne pitam te o zračenju nego te pitam Andrija Mikulić sada sam opet posla, tri miseca mi nije odgovorio, koga ja sada triba sada kao saborski zastupnik? Pučkog pravobranitelja? Odgovorio je, kakvo Ministarstvo zdravlja moj Andrija Mikuliću. Ne smiš jel morate bit i slušati dinastiju Mišetić.

Pa kakva je to poruka našim ljudima kada čovjek ode u Australiju koji je cili život radio u Australiji hoće se vratiti ovdje. Čovjeku pod prozor metilo tri metra baznu stanicu tačno u prozor mu tuče i još se sakrilo neki lažni dimnjak ono da lipo izgleda. Ne može.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Prvi puta smo čini mi se u travnju ili u svibnju usvojili izmjenu zakona, a sada ovom izmjenom zakona praktično usklađujemo sa Europskom direktivom iz 2018. godine, dakle od 11. prosinca prošle godine. U onoj izmjeni koju smo provodili ovdje u Saboru u svibnju govorili smo o pojednostavljenju i skraćivanju procedura prilikom ishođenja akata za građenje kako bismo pojednostavnili, ubrzali njihovo ishođenje s jedne strane, ali i kako bismo na listi, na listi konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na Doing business ljestvici podigli, podigli RH, pa ćemo vidjeti kako ćemo prilikom prvog idućeg istraživanja i očitovanja doista vidjeti koliko je u tom smislu skraćivanje procedura i pojednostavljenje procedura pospješilo ne konkurentnost hrvatskog gospodarstva odnosno brzinu ishođenja i jednostavnost ishođenja građevinske dozvole. S druge strane smo definirali tada i razvrstavanje građevina u 3 skupine koje smo izmijenili, zatim smo uveli mogućnost digitalnog dostavljanja i izradi, dostavljanja projekata, omogućili smo projektantu da umjesto investitora prikuplja suglasnosti, tako da je tim zakonom, tim izmjenama zakona doista se nastojalo pojednostavniti, olakšati investitorima procedure ishođenja građevinskih dozvola i lokacijskih dozvola. Ono što je ovim zakonom važno dakle tj. usklađivanje sa Direktivom Europskog parlamenta i vijeća od prošle godine, a koji se odnosi na obvezu donošenja dugoročne strategije obnove za tj. obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda zgrada koji je energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050.g. Ta obveza donošenja strategije već je nastupila donošenjem zakona od prije 5.g. i sukladno tom odredbi zakona iste godine je ministarstvo u dva navrata donijelo, kasnije i uskladilo Direktivu, čini mi se ove godine, ali sada izmjenom zakona i uvođenje u naše zakonodavstvo Direktive ove odnosno uredbe iz prošle godine moramo pristupiti izmjeni, izmjeni same strategije. Ono što je važno za reći, dvije stvari po meni, a to je da će za sve one podnositelje zahtjeve zgrada, koji su podnijeli zahtjev za lokacijske ili građevinske dozvole, do kraja ove godine vrijediti postojeće zakonske odredbe, a da će za podnošenje zahtjeva nakon Nove Godine će se odnositi i odredbe koje su propisane ovim zakonom, dok se za vlasnike i podnositelje zahtjeva za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole za javne zgrade taj rok propisuje sa 31. prosinca 2018.g. Meni se na prvi trenutak učinilo da je možda sa ustavnog aspekta dvojbeno da se zakon provodi retroaktivno, pa da govorimo da će se ovaj zakon provoditi i za one zgrade, javne zgrade koje su, za koje se podnosi zahtjev za lokacijsku ili građevinsku dozvolu, primjerice u 2018. i 2019., ali mi je državni tajnik rekao, dakle da s obzirom da je već to postoji u postojećem zakonu, da je prema Direktivi, javne zgrade su dvije godine išle ranije, onda je u tom smislu to potpuno, potpuno razumljivo. Prema evidenciji koju izdaje Državni zavod za statistiku kaže se da je za prvih 7. mjeseci ove godine povećan broj izdavanja građevinskih dozvola za 12,2%, da je u isto vrijeme povećan broj zaposlenih u građevinarstvu za 7,1 za, za negdje oko, istom otprilike, na razini istog postotka, što danas govori da je u RH zaposleno negdje oko preko 101 000 zaposlenih u građevinarstvu ili 7% ukupnog broja zaposlenih u RH. I s obzirom na rast obujma građevinskih radova u RH, u ovom trenutku građevinski sektor u ukupnom BDP-u u RH participira sa negdje oko 5%, to govori dovoljno o značaju ovog, ovog sektora, stoga je vrlo važno i jasno da se kroz zakonodavne mjere, kroz zakone i sve ono što mi u HS donosimo itekako učini propo, taj sektor propozivnim, pogotovo u okviru činjenice da je sve više javnih investicija u RH, da su zahvaljujući Europskim fondovima brojne jedinice lokalne samouprave suočene s činjenicom da im gotovo na natječajima nema dovoljan broj građevinskih poduzetnika koji mogu se prijaviti jer je, jer je veliki intenzitet gradnje, posebno se, posebno je to vidljivo u priobalju gdje su velike investicije u lučkom sustavu, gdje je veliki broj podmorskih, morskih radova i doista i uistinu nedostaje dovoljan broj izvođača koji bi mogli takve brojne projekte duž obale realizirat, pa prema tome dobro je, dakle da se i kroz zakonodavni okvir osnaži taj sektor kako bi se moglo kroz građevinske radove, kroz građevinski sektor snažiti hrvatsko gospodarstvo. S obzirom da je ovo predstavlja usklađivanje sa uredbom od prošle godine koja je stupila na snagu, jasno da će Klub HDZ-a u cijelosti podržati ove izmjene. Slijedeći Klub zastupnika je onaj GLAS-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Anka Mrak –Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, mi imamo ispred sebe u hitnoj proceduri izmjene i dopune Zakona o gradnji, mi u Klubu GLAS-a ćemo podržati. Ja moram priznati da se ja nekako osobno osjećam dosta loše kad dođe nešto iz ministarstva u kojem sam ja dugo radila, pa onda moram nekako napadati i govoriti loše, osjećam se jako dobro kad nešto dođe iz ministarstva što mogu pohvaliti bez obzira na političke opcije i ostalo, ja dijelim zakone koji su tehnički zakoni i koji se rade na način da poboljšaju nekako standard i život naših sugrađana i ovo je jedan od takvih zakona. Kad bi htjela biti zločasta onda bih rekla pa Direktiva je bila 2018., pa rađena je izmjena i dopuna, pa to ste mogli uključiti, ali nije u redu da budem bezobrazna jer ja, i nekako i zločesta jer ja inače mislim da uvijek direktivu ne treba baš srljati grlom u jagode, moramo biti apsolutno svjesni toga što u direktivi je, što je nama dobro, što je nama prihvatljivo i to onda ugraditi u svoje zakonodavstvo. Ja inače ovu govornicu često znam koristiti i rado ju koristim da govorim o klimatskim promjenama, da govorim što to klimatske promjene jesu i da govorim o tome što mi trebamo u svom zakonodavstvu, u svom životu, u stvarnosti učiniti bez obzira što nas ima 4 milijuna, bez obzira što u odnosu na sliku Europe i svijeta je nas malo što trebamo učiniti da se borimo je zadnja direktiva a propo toga je EU bila gdje govori o opasnosti, dakle već govori da je stvar izmakla kontroli i govori o tome da je stvar vezano uz klimatske promjene alarmantna. Ovaj zakon i ove izmjene zapravo govore u kontekst toga. Vi vrlo brzo možete u svojoj borbi protiv klimatskih promjena, vi to vrlo brzo pročitate i vidite u zgradarstvu. Dakle kada krenete u energetsku učinkovitost zgrade, bez obzira da li je ona javne namjene, da li je ona više stambena ili je vaša obiteljska tu imate nekoliko segmenata koji su bitni. Prvo ono što svi vidimo dobije lijepu fasadu pa to lijepo izgleda ali to je najmanje važno. Drugo je što vi zapravo obnovite, treće je što trošite manje energenta, četvrto je što ono vidite u vlastitom novčaniku u vlastitom džepu i peto je i tim svojim djelovanjem i na taj način država kroz svoje zakonodavstvo koje subvencije ono kaže mi se na taj način borimo protiv klimatskih promjena. I zato je dobro da ovaj zakon imamo, zato je dobro da se tu izdefiniraju stvari koje treba izdefinirati i dobro je naravno postojale su već strategije koje su rađene ali je dugoročna strategija obnove za podupiranje obnova nacionalnog fonda zgrada u energetski visoko učinkovite i dekarboniziran fond zgrada do 2050. jedna od izuzetno važnih strategija koja na globalnoj slici govori o tome da Hrvatska je svjesna borbe koja treba biti i uvjeta koji treba biti vezano uz klimatske promjene i da će donijeti jednu od takvih strategija iz jednostavnog razloga jer tom strategijom i na taj način i akcijskim planovima i ostalo vi se protiv toga borite. Tu su dani neki uvjeti i neki rokovi do kad to treba napraviti. Život čini neke druge stvari. Ja se jako dobro sjećam prve pametne kuće koja je napravljena, više stambene kuće koja je napravljena u gradu Zagrebu. Kad je ona napravljena, sad da ne spominjem tvrtku ni koja je radila ni koja je bila investitor, mislim da je u ovom trenutku to sporedno tada je taj kvadratni metar bio nešto skuplji nego što je bio dalje, nego što je bio u drugim zgradama. Ljudi koji su uselili, uselili su jedni moji prijatelji i prvu situaciju koju su imali bila je kao u nekom filmu. Dakle bila je velika razlika u temperaturi, onaj koji je radio sustav pametne kuće, odnosno pametnog stana a to znači da vam se zatvaraju vrata, da vam se uključuje grijanje, da vam se uključuje hlađenje, kao u filmu, stan je imao svoj vlastiti život, jedva su ušli u stan, spuštale su se rolete, dizale su se rolete a dobavljač svega je bio u Munchenu. Stvarno kao u jednom filmu, onako jednoj komediji. Danas su dobavljači, danas vam je to normalna stvar, normalna stvar vam je kad imate nekakvu kuću ili nešto izvan grada da možete putem svog mobitela uključiti grijanje, uključiti hlađenje, izdefinirati neke stvari. Dakle nešto što je bilo i prije 10 ili 15 godina tako iznimka danas su normalne. I mora postati i normalno da se grade energetski visoko učinkovite zgrade, to mora postati normala. Zašto? To vas u startu košta i to moramo biti pošteni, vas u startu neke stvari košta nešto više ali dugoročno vas košta manje. Dugoročno u situaciji kada vidite tih vrućih ljeta da smo mi ostali bez, uopće bez onih nekakvih prijelaznih perioda, da vi u principu već 1.5. palite klima uređaje koji troše enormnu energiju a gasite ih ne znam otprilike 1.10. Dakle na taj način vi to zapravo osiguravate sebi lagodan život. Ovdje su zakonodavni okviri koji će to izdefinirati. Jedna stvar je obveza programa energetske obnove zgrada. Dakle u Hrvatskoj je maksimalna izgradnja bila, odnosno najviše se izgradilo tamo '70.-tih i '80.-tih godina prošlog stoljeća, gradilo se pogotovo kada je riječ o moru, gradilo se bloketama koje čak između toga su spajane sa morskim pijeskom koji se sipa, koji navlači na sebe vlagu. Glavnina toga je naravno napravljena i vezano uz turizam. I zato je dobro da se obnovi iz jednostavno razloga, ne samo da će to kad ćete iznajmljivati moći bolje iznajmiti, dakle koristiti će se manje energije. To je ono što cijelo vrijeme treba naglašavati to korištenje energije. Postoji još dvije stvari a to je da se u ovom zakonu govori nešto i o zelenom prostornom planiranju odnosno način na koji se to radi. Naravno kad spomenete to zeleno prostorno planiranje onda svi to prepoznaju na način a ha imati ćemo ne znam puno zelenila na zgradama. To nije to. To je da vi kroz lociranje zgrada vodite računa da imate najviše sunca, gledate ružu vjetrova. I ja moram priznati, ja budući da mi je to nekako, neću od toga nikad odustati, uopće od prostornog planiranja i od toga što se dešava u ovom resoru, u Zagrebu su krenuli sa projektiranjem a uskoro će vjerojatno biti i sa izgradnjom takvih zgrada. Zanimati će me koliko će koštati kvadratni metar ali to je u ovom trenutku pitanje realnosti cijene u času u kojem su sve cijene podivljale, ali to se radi. Ja bih rekla i naglasila da u nekim drugim zemljama koje su otišle korak dalje se radi još jedna stvar, a to je da vi po fasadama, ne da samo imate zelenilo, nego se po fasadama djelomično postavljaju i alge koje su u smislu privlačnosti sunčeve energije, pa onda… Dakle to se je već razvilo zaista do neslućenih razmjera. Kad, da se vratim malo na temu klimatskih promjena, mene je zanimalo i ono što radi Njemačka. Dakle, mi se s Njemačkom uopće ne možemo uspoređivati i to sve zajedno iluzorno, ali trebate nekako gledate što rade oni koji su dobri. Što rade oni koji imaju rezultate. I u proračunu koji je bio za ovu godinu, naravno da je hit tema su bile klimatske promjene i na vrhu proračuna su bila energetska učinkovitost u zgradarstvu, bilo je obnova postojećeg stambenog fonda jer Njemačka naravno ima i istočnu Njemačku koja nešto kaska za ovom zapadnom Njemačkom i zato je dobro, bez obzira što je u hitnoj proceduri. I sami vidite da nas relativno malo o ovom raspravlja, bez obzira na to, dobro je da i Hrvatska ima svoje zakonodavstvo. Imali smo i prije, ovdje se samo usklađujemo s direktivom, ali trebamo zaista pratiti to jer vi, to je nešto što mi možemo napraviti, to je nešto što mi znamo napraviti. To su nekakvi novi poslovi. Dakle, mi imamo tradiciju dobrih poslovođa u graditeljstvu. Sad već imamo manje radnika, dakle, koristimo neku drugu radnu snagu, ali to je nešto što mi znamo. Nešto što je naša tradicija, nešto što je naše obrtništvo. Kad je krenula energetska učinkovitost u zgradarstvu, onda su rekli pa, šta je to, to malo polijepiš stiropora i malo fasade i to je samo za I ljudi su se vrlo teško odlučivali uopće krenuti s tim jer su mislili da su to nekakvi, krenuli su jer je bila recesija, ali to je jedan ozbiljan posao. Dakle, tema je da se nove zgrade rade po novim metodologijama i na novi način i kroz to kvalitetnije živite i manje trošite. Platite u startu nešto više, ali u konačnici manje trošite. Druga tema je obnova postojećeg fonda koja je izuzetno važna. Dakle, probajte i oni koji se bave turizmom. Neće vam nitko ni doći. Pogledat će i otići će negdje drugdje. Više ne iznajmljujete činjenicu da imate lijepo pogled na more. Iznajmljujete da ljudi žele u tome da im je ugodno kao u vlastitom domu ili da im je još ugodnije i onda je kroz ovakve nekakve stvari to dobro. I nešto što je važno, važno je da se ovim zakonom krenulo promicati elektromobilnost i da ovim zakonom se definira na standard infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama. Dakle, kad vi danas hoćete imati električni automobil, s tim što zaista, autoindustrija će se razvijati i dalje, imate problem punionica. Ovim zakonom, da li je to malo strogo ili ne, to će odgovoriti zakon, dakle onaj koji je pisao zakon, meni se čini da je su možda standard je malo visok, ali kao što sam već rekla i mi ćemo podržati, ali smisao je toga da vi u, dakle da vi u garažama gdje su neki javni prostori imate mogućnost napuniti svoj električni automobil. Smisao je toga kad netko gradi višestambenu zgradu za veći broj stanova, da ima mogućnost da se tu napuni automobil. Da li su električni automobili rješenje ili ne, to će se pokazati kroz neko vrijeme. Ono što sam ja sigurna, sigurna sam da je elektro, električni uopće u javnom prijevozu rješenje i da su električni automobili zasigurno rješenje za gradova za, jer na taj način imate manje ispušnih plinova, imate manje udaljenosti pa vam nije problem, gdje vam je punionica ili ne, možete napuniti i sve ostalo i to treba gledati u tom kontekstu i dobro je da u zakonodavstvu imamo taj dio koji to definira. O električnim automobilima bi se dalo raspravljati s različitih razina, što znači zbrinjavanje, onda baterija, odnosno akumulatora, ali to nije tema ovog zakona.

Dakle, to vam je jedno posebno mjesto koje je posebno označeno. I to vam je mjesto gdje vi možete, dakle utičnica, tu postoji jedan drugi problem, ali možda ga je dobro naglasiti. Kad će netko graditi zgradu, on ide na HEP po svoju prethodnu elektroenergetsku suglasnost i onda mora dobiti končanu. Ako imate punionicu za električni automobil, to vam je naravno veća potrošnja električne energije. S tim, dakle kroz tu prethodnu energetsku suglasnost i uz konačnu, ne bi se trebalo kažnjavati i po džepu lupiti te investitore nego bi to trebalo biti jedno od mjera poticanja, ali to vam je ona nekakva horizontalna umreženost svih zakona. Dosta je važno te horizontalne umreženosti, da se jedni zakoni povežu s drugima. Stoga, kao što sam uvodno rekla, mi u Klubu GLAS-a ćemo podržati ove izmjene i dopune. Apsolutno afirmativno govorimo o njima u kontekstu zapravo svih nas koji se trebamo i malim stvarima boriti i pokazivati da nam je važno da ovaj planet ostavimo svojoj djeci koliko toliko u nekakvom stanju koje je danas, a ne u pogoršanom stanju. O tome trebamo govoriti, a ovaj zakon, kad je riječ o zgradarstvu, stvara uvjete i da Hrvatska na toj globalnoj slici kaže da. Mi imamo zakonodavstvo kojim smo jasno rekli da prepoznajemo problem klimatskih promjena i da ćemo kroz zgradarstvo i zakone koji su vezani i omogućiti u stvarnom životu da se stvarno dese situacije i da imamo zgrade koje su bolje, ali da imamo i u gospodarstvu neke nove poslove [[Upadica: Hvala]] Hvala lijepo.

Poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, trenutno važećim Zakonom o gradnji uređuje se projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevine, te provedba upravnih i drugih postupaka i s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje, te osiguranja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih za građevine predmetnim zakonom i propisima donesenim na temelju predmetnog zakona i posebnim propisima. Predmetnim zakonom je u pravni poredak RH prenesena Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010.g. o energetskoj učinkovitosti zgrada. Navedena direktiva je izmijenjena donošenjem Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018.g. o izmjeni Direktive o energetskim svojstvima zgrade i Direktive o energetskoj učinkovitosti. Upravo radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva potrebno je izmijeniti i dopuniti i Zakon o gradnji. Ovim izmjenama i dopunama utvrđuje se obveza donošenja dugoročne strategije obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarbolizirani fond zgrada do 2050.g., te obveza donošenja programa energetske obnove zgrada, programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima, te program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030.g. Nadalje, definiraju se standardi za nove zgrade glede alternativnih sustava opskrbe energijom, te također za visoku učinkovite alternative sustave opskrbe energijom. Npr. za zahtjeve za sustave u pogledu ukupnih energetskih svojstva, ispravne ugradnje i odgovarajućeg dimenzioniranja, podešavanja i nadzora tehničkih sustava zgrade zahtjeve vezane za postavljanje uređaja za samoregulaciju, zahtjeve za sustave automatizacije i upravljanje zgradama. Zakon se promiče, zakon promiče elektromobilnost, te uspostavljaju se standardi infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama gdje se zakonski točno regulira da za nove zgrade na svakih 5 parkirnih mjesta mora biti barem jedno postavljeno punjenje. Naime, svjesni smo da imamo sve više, naravno ne dovoljno, električnih automobila, ima dosta motocikala, bicikala, čak i romobila, pa onda treba riješiti naravno i ovoga priključke za njihovo punjenje. Za sve zgrade čija namjena ne uključuje stambeno, ali ima više od 20 parkirnih mjesta, potrebno je postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje. Ispunjenje zahtjeva dužan je osigurati investitor odnosno vlasnik nekretnine. Također se ovim zakonom uvode odredbe vezane za standard gradnje zgrada gotovo nulte energije, to je naime zgrada koja ima veoma visoka energetska svojstva, a pokriva se izvorima iz obnovljenih izvora energije koje se mogu postaviti na zgradu ili u njezinoj blizini. Ono što je bitno pojednostavljuju se radovi, redoviti pregledi sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, te se smanjuje broj obveza i opseg dokumentacije osobama koje podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada. Također se usklađuju uvjeti propisani za izdavanje ovlaštenja i rad osoba ovlaštenih za certificiranje i osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata. Stranim revidentima će se omogućiti prekogranično obavljanje poslova kontrole projekata u RH u skladu sa Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktivom o uslugama za unutarnjem tržištu. Zaključno, zakonom se uvode znatne promjene u svakodnevnoj primjeni zakona, a predstavljaju daljnje mjere energetske štednje. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HSU-a, SNAGA-e i Nezavisnih zastupnika i nove politike u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege i naš klub će podržati ovaj zakonski prijedlog, ali kako uvijek ima jedno ali, pokušat ću nešto ipak reći što mi se čini malo spornim vezano za ovaj zakonski prijedlog, ne u smislu sadržaja, nego svih okolnosti koje se tiču svih, cjelokupne implementacije Direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo u području tehničkih struka, pa tako evo i u ovom zakonu. Naime, kad govorimo o hitnosti, hitnosti procedure ovog zakona postoji jedna stara uzrečica koja kaže „nema hitnih stvari, ima samo ljudi koji su zakasnili“, nismo mi ovdje zakasnili naravno zato što smo bili previše i nemarni i što nismo neke stvari htjeli prije implementirati u hrvatsko zakonodavstvo nego jednostavno zato što u direktivama, normama, standardima, a uzet ću tu Njemačku kao primjer, zapravo čak po mom mišljenju smatram da je Njemačka majka svih normi, jel kad govorimo o tehnici to je moje mišljenje osobno, onda postoji jedna povijest normiranja, povijest standarda, povijest tehničke tradicije. RH ima povijest, međutim ona je slijedom mnogih okolnosti, a vidimo i danas kako su završile mnoge naše, naša poduzeća koja su bila svojevremeno i giganti u području tehničke, tehničke, tehničkih tehnologija i tehničke struke, izgubila taj kontinuitet i sada nastojimo mi slijediti sve ono što se u razvijenim zemljama događa i što oni propisuju kao norme iz nekoliko razloga, prvi naravno osnovi razlog upravo što iz te tradicije njihove, duge tradicije, uviđaju kako se stvari mogu poboljšati. Drugi jako bitan razlog je zaštita zdravlja ljudi i zaštita života ljudi i to je sa stajališta donošenja zakona i regulative izuzetno pozdravljeno od strane javnosti jer doista se počevši od zaštite od, recimo od požara, pa do zaštite zdravlja u smislu pojave legionele ili nekih drugih bolesti, pa do onda zaštite stabilnosti zgrada itekako pozdravlja jer kako se to kaže ljudski život nema cijenu i naravno tu je zaštita okoliša i prirode kao jedan od nužnih danas, nužnih uvjeta za budući tehnološki razvoj jer je i kolegica Mrak-Taritaš spomenula klimatske promjene neće nastupiti sutra one se događaju danas.

Razvijene zemlje, to moramo vidjeti da kažem slikovito ispod haube, razvijene zemlje kad stavljaju norme, standarde onda uvijek iza tih normi, iza tih standarda dolazi ugradnja određenih elemenata koji te standarde omogućuju, bilo da su to riječ o protupožarnim zaklopkama ili nečem drugom, al uvijek su to u pravilu njihovi proizvodi koji kasnije dolaze k nama, pa ih mi ugrađujemo u naše zgradarstvo i naravno da je to, da je taj njihov gospodarski interes legitiman. E sad, nakon te priče dolazimo na ovaj zakon, u čemu je sad problem kod donošenja ovog zakona? Ovaj zakon je dobar, ima dobre ambicije, ali koliko su one u RH u ovom trenutku provedive i koliko zapravo mi se izlažemo opasnosti da uvodeći neke norme postajemo i sami sebi smiješni. Ja neću reći cjelokupni naziv tvrtke ili kako se već to zove, reću samo jedan dio, riječ je o nekakvom jajetu, danas vi certifikat možete nabaviti preko Jajeta, vidim tamo oglase 399,00 kn energetski certifikat zgrade, mi smo implementirali norme, uveli smo taj potrebni certifikat, vi danas ne možete iznajmiti i prodati objekt ako nemate certifikat, ali eto nudi se za 399,00 kn. Zašto to spominjem? Ovim zakonom uređuje se slijedeće, utvrđuje se obveza donošenja dugoročne strategije obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda zgrada u energetski visoko učinkovit i dekarboriziran fond zgrada do 2050.g., utvrđuje se obveza donošenja programa energetske obnove zgrada, programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima, te programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030.g., iznimno važni dokumenti, na nji ću se vratiti malo samo kasnije. Točka jedna isto iz obrazloženja, promiče se elektro mobilnost, te uspostavlja standard infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama e-mobilnost. Za pozdraviti, stambene zgrade definirano je da moraju imati više priključaka, one koje nisu za stambene jedna priključak, ali pogledajte malo što se događa sad u konceptima i ako se samo jedan proizvod, s kojima se mi kao Hrvati možemo ponositi, u konceptima razvoja elektro automobila pogledajte što se događa, snaga nije problem, imamo automobil, predstavljen je na svjetskom tržištu, 1914 mislim konjskih snaga, 1914 konjskih snaga, kome treba takva snaga za vožnju, ne znam. Ali što je problem? Problem je domet i problem je punjene i upravo ovim zakonom se to omogućuje, ali ako mi budemo išli u smjeru da elektro automobili, ja sam naravno uvjeren da je, da ovo je samo sad ispitivanje kako je sam, sam vlasnik jednog poduzeća koji je u tome izuzetno uspješan kaže ovo je samo ispitivanje krajnjih granica, ali ako mi pravimo punionice za automobile vrijedne 2 milijuna EUR-a, onda mi, pa što ćemo mi u zgradama praviti nekome punionice za, da on puni automobil vrijedan 2 milijuna EUR-a, a stanovnici u zgradi će stanovati koji jedva spajaju kraj s krajem, shvaćate da ne dođemo mi u sukob sa svojim, sa svojom logikom i očuvanjem okoliša i svega onoga što mi želimo. Ali vratimo se na, na ono ključno što je u ovom zakonu, kao u svim zakonima i u ovom zakonu se kaže da ne postoji potreba za dodatnim sredstvima za provođenje, ali kako, čl. 47a. Vlada RH na prijedlog ministarstva donosi dugoročnu strategiju obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050.g., neću čitat sve detalje, ali šta ona mora sadržavati, pregled nacionalnog fonda zgrada, utvrđivanje troškovnog, troškovno učinkovitog pristupa obnovi ovisno o vrsti zgrade i klimatskoj zoni uzimajući u obzir kada je primjenjive relevantne pokretačke točke u životnom ciklusu zgrade, politike i mjere za poticanje troškovno učinkovite dubinske obnove zgrada uključujući i postupne dubinske obnove, te za podupiranje ciljanih troškovno učinkovitih mjera obnove, pregled politika i mjera koje su usmjerene na segmente nacionalnog fonda zgrada s najgorim svojstvima, dileme suprotstavljenih interesa najmodavaca i najmoprimaca i nedostatke tržišta, te opis relevantnih nacionalnih mjera kojima se doprinosi ublažavanje energetskog siromaštva, politike i mjere usmjerene na sve zgrade javnog sektora itd. Evo da pokušam to reći najslikovitije, u RH ima oko 35 bolnica, što općih, što kliničkih centara, pa ajmo samo napraviti jedno doista kvalitativnu analizu tih potrošača, bolnice su veliki potrošači energije i u njima napraviti značajne uštede, ali ne da te analize idu preko Jajeta, nego da doista te analize bude napravljene kvalitetno i sa stajališta struke primjenjivo. Bolnički sustav ionako nam je u, u velikim problemima, pa ako tu napravimo značajan iskorak onda će i ovaj zakonski prijedlog imati smisla, a onda i sve ovo što mi ovdje zapravo donosimo, što ćemo sutra izglasati će imati itekako smisla, ako tome tako ne bude onda ne vidim ni smisla jer čemu onda donosimo strategiju ako mi samo ćemo to napisati na papir, ne predviđamo sredstva, kažemo neko će napraviti ovako ozbiljan posao, a kako je to onda moguće. Mislim da, negdje sam pročito podatak da u RH ima 11000 javnih zgrada, pa pogledajte koliko bi, koliko bi značajne uštede bilo ako bi se primijenili odredbe ovog zakona na te javne zgrade. Ja sam svjestan da sam izašao izvan okvira ovoga zakonskog prijedloga kojeg, opet naglašavam, treba ga podržati, naravno da ga treba podržati, ali ako se svi zajedno ozbiljno ne uhvatimo ovog posla, ako se ne bude krenulo prema onima koji trebaju provesti taj posao ozbiljno, znači treba ljude angažirati, treba ih platiti nekom razumnom cijenom jer svaka kuna uložena u analizu se može itekako vratiti, onda možemo, možemo govoriti o, o uspješnom, o uspješnoj primjeni ovog zakona. Jedno državno poduzeće, neću ga imenovat, je trošilo, mislim da je bilo riječ o vodi, trošilo je godišnje, imalo je račun 12 milijuna kuna mislim za vodu, na jednom kolodvoru, sad već znate o kojem je poduzeću riječ.

Dakle, ozbiljnim pristupom, ozbiljnim radom ćemo moći primijeniti ovaj zakon i onda doista ove ambiciozne ciljeve koje smo zacrtali, bilo do 2050. ili do 2030.g. ostvariti, a na kraju krajeva ti se rezultati mogu bilježiti vrlo mjerljivo, a to je u uštedama kuna koje se mogu ostvariti posebno eto u javnom sektoru.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče, poštovane gđe. zastupnice i gospodo zastupnici, u namjeri uspostave dodatnog međunarodno pravnog okvira za olakšavanje i razvoj međunarodnog prometa, povećanja sigurnosti prometa na cestama osobito priznavanja nacionalnih i međunarodnih vozačkih dozvola koje izdaje RH, Vlada RH je predložila donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije o cestovnom prometu tzv. Ženevske konvencije iz 1949.g. Naime, pristupanje RH Ženevskoj konvenciji aktualizirano je zbog nepriznavanja nacionalnih i međunarodnih vozačkih dozvola, kao i zabrane prometovanja vozila s hrvatskim registarskim oznakama po prometnicama onih država koje su stranke Ženevske konvencije, a istodobno nisu stranke Bečke konvencije o cestovnom prometu iz 1968.g. Dakle, kao što vidite postoje dvije Konvencije o cestovnom prometu, RH je stranka i pristupila je Bečkoj konvenciji iz 1968.g., a na temelju notifikacije o sukcesiji iz 1993.g., a u trenutku pristupanja Bečkoj konvenciji koja je, dakle novija, gotovo dva desetljeća kasnije potpisana, je bila u tome što se nije vidjela svrha i potreba za pristupanjem starijoj konvenciji. Međutim Ženevska konvencija o cestovnom prometu trenutno ima 98 država članica, stranaka dakle, dok Bečka konvencija ima 79 država stranaka. Istodobno 55 zemalja članice su i jedne i druge konvencije, od toga 21 država članica EU. Stoga se događa da u onim državama koje su članice samo Ženevske konvencije, ne priznaju se međunarodne i nacionalne vozačke dozvole koje izdaje RH po pravilima Bečke konvencije u tim državama. To je primijećeno kod zaključivanja i određenih bilateralnih sporazuma sa nekim zemljama gdje je postupak trajao jako dugo jel je trebala posebna evaluacija iz razloga što RH nije članica i Ženevske konvencije o cestovnom prometu iz 1949.g. Među državama koje su članice samo Ženevske konvencije su i neke velike van europske države kao što su SAD, Kanada, Australija, Argentina, Novi Zeland, Japan, dakle u nekim od tim zemljama ima dosta hrvatskih državljana i posjednika hrvatskih vozačkih dozvola koji onda prolaze dugotrajan postupak ishođenja vozačkih dozvola u tim zemljama, dakle u cilju da se hrvatskim državljanima olakša sudjelovanje u cestovnom prometu i ovih mahom vaneuropskih država pokrenuto je, pokrenulo se pitanje donošenja Zakona o potvrđivanju Ženevske konvencije. Vlada RH predlaže da se ovaj zakon donese po žurnom postupku iz razloga navedenih u članku 207.a Poslovnika Hrvatskoga sabora jer se dakle pristupa međunarodnom ugovoru koji samim time, dakle ratifikacijom postaje sastavni dio hrvatskog nacionalnog zakonodavstva. Za provedbu ovog zakona neće se zahtijevati dodatna sredstva iz državnog proračuna a tijelo koje će biti nadležno za provedbu zakona je Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. I prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Stipo Šapina. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Danas je u proceduri Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o cestovnom prometu iz kojeg je vidljivo što je ustavna osnova za donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije o cestovnom prometu. Isto tako ocjena stanja i cilj koji se ovim zakonom želi postići te pitanja koja će se urediti donošenjem ovog zakona. Konvencija o cestovnom prometu iz 1949. godine (u daljem tekstu: Ženevska konvencija) je pripremljena na Konferenciji UN-a u cestovnom i motornom prijevozu održanoj u Ženevi 23. kolovoza do 19. rujna 1949. godine te je stavljena i otvorena za potpisivanje 19. rujna 1949. godine. Ženevska konvencija je bila otvorena za potpisivanje od 31. prosinca 0149. godine za sve države članice UN-a i države koje su pozvane prisustvovati konferenciji UN-a u cestovnom i motornom prijevozu dok je od 1. siječnja 1950. godine otvorena za pristupanje prethodno navedenim državama koje nisu potpisale Ženevsku konvenciju kao i onim državama koje su gospodarsko i socijalnom vijeću Rezolucijom proglasile prihvatljivijima. Po uzoru na Ženevsku konvenciju, na Konferenciju UN-a u cestovnom prometu u Beču je 7. i 8. studenog 1968. godine pripremljena te 8. studenog 1968. godine sastavljena i otvorena za potpisivanje Konvencija o cestovnom prometu (u daljem tekstu: Bečka konvencija. RH je članica Bečke konvencije na temelju notifikacije i o sukcesiji. U ovom trenutku 98 država članica Ženevske konvencije a 79 država su članice Bečke konvencije. Od navedenog broja država članica Ženevske konvencije 55 država su ujedno i članice Bečke konvencije među kojima je i 21 država članica EU. Nadalje SAD, Kanada, Japan, Australija i Argentinska Republika najistaknutiji su primjeri država članica Ženevske konvencije koje nisu istodobno i članice Bečke konvencije. Sukladno navedenom pitanje cestovnog prometa nije uređeno na adekvatan način u odnosima RH i znatnog broja država članica Ženevske konvencije. Pristupanje RH Ženevskoj konvenciji aktualizirano je zbog pitanja nepriznavanja nacionalnih i međunarodnih vozačkih dozvola izdanih u RH kao i zabrane prometovanja vozila sa hrvatskim registarskim oznakama na prometnicama onih država koje su članice Ženevske konvencije a istodobno nisu članice i Bečke konvencije. Razlika između Bečke i Ženevske konvencije istih se očituje između ostalog u obrascima nacionalnih i međunarodnih vozačkih dozvola što se u praksi očituje na način da međunarodne vozačke dozvole izdane u RH po pravilima Bečke konvencije ne vrijede u državama koje su isključivo članice Ženevske konvencije. Slijedom navedenog smatram da bi se pristupanje Ženevskoj konvenciji uveliko olakšalo hrvatskim državljanima i predstavnicima hrvatskih tvrtki i boravak u odnosnim državama uzimajući u vidu sve veći broj upita hrvatskih državljana o ovoj tematici. Ovim zakonom potvrđuje se konvencija kako bi njezine odredbe u smislu članka 141. Ustava RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Ženevskom konvencijom bi, se uspostavlja dodatni međunarodni pravni okvir za olakšavanje i razvoj međunarodnog cestovnog prometa kao i povećanje sigurnosti na cestama putem uspostavljanja standardnih i jedinstvenih prometnih pravila među državama ugovornicama. U tu svrhu Ženevska konvencija sadrži odredbe koje se odnose na prometne propise, znakove, signalizaciju motornih vozila i prikolica u međunarodnom prometu, vozače motornih vozila u međunarodnom prometu kao i odredbe koje se primjenjuju na bicikle u međunarodnom prometu s ciljem osiguranja harmonizacije međunarodnog cestovnog prometa. Sastavni dio Ženevske konvencije čine i prilozi kojima se dodatno uređuje i nadopunjuju odredbe vezane uz definiciju motornog vozila i bicikla, prednost prolaza, registarski broj vozila u međunarodnom prometu, razlikovanu oznaku vozila u međunarodnom prometu, identifikacijske oznake vozila u međunarodnom prometu, tehničke uvjete koje se odnose na opremu motornih vozila i prikolica u međunarodnom prometu, dimenzije i masu vozila u međunarodnom prometu, uvjete koje vozači motornih vozila moraju ispunjavati u međunarodnom prometu, model vozačke dozvole, njene dimenzije kao i model međunarodne vozačke dozvole. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu RH. Temelj za donošenje ovog Zakona u jednom čitanju nalazi se u članku 207. Poslovnika Hrvatskog sabora jer se radi o zakonu kojim se u skladu sa Ustavom RH potvrđuje konvencija. Donošenjem ovog zakona pretpostavka za ispunjenje formalnopravnih pretpostavki kako bi konvencija za RH stupila na snagu. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora u kojem država i formalno izražava spremnost biti vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da u ovoj fazi postupka nisu moguće izmjene i dopune teksta međunarodnih ugovora. Smatram da treba usvojiti Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencija o cestovnom prometu jer bi uveliko olakšao hrvatskim državljanima i predstavnicima hrvatskih tvrtki boravak u državama članicama te riješio pitanje cestovnog prometa na adekvatan način u odnosima RH i država članica Ženevske konvencije.

Izvolite. Ja ću probati najplastičnije, onako najjednostavnije kratko samo reći, znači mi ovdje ne govorimo danas o konvencijama u cestovnom prometu, jedna je tzv. Ženevska konvencija, druga je Bečka. One uređuju određene ajmo reći formalne preduvjete koje moramo ispuniti za prometovanje u bilo kojem obliku javnog prometa od bicikala do automobila, od registracije, od prometnih dozvola, od vozačkih dozvola pa nadalje, izgled, način dobivanja, sve to te konvencije I onda imamo dvije različite i onda kaže ovako da u 98 država su članice Ženevske, a 79 Bečke, Hrvatska je inače članica Bečke, a od 98 njih 55 su ujedno i jedno i drugo.

Što to zapravo znači? To znači nešto ono najplastičnije što naši građani mogu razumjeti, to su same vozačke dozvole gdje oni koji znaju koji su radili u inozemstvu gdje se naše vozačke dozvole koje takve kakve jesu ne možete iznajmiti recimo auto u nekim od država članica Ženevske konvencije pa čak niti našoj međunarodnoj dozvoli koju morate imati, dakle ne možete s našom vozačkom nego morate tražiti međunarodnu dozvolu, pa čak ni tu vam ne priznaju, recimo SAD, Kanada, Japan, Australija, Argentina itd. Mi sada s ovim harmoniziramo, usklađujemo tako da će naše međunarodne dozvole biti manje-više ako sam ja dobro shvatio vrijedne i u tim državama i svugdje i pogotovo ću naši svi ljudi koji budu išli znati da mogu koristiti, ali ne opet ponavljam ne svoju vozačku dozvolu ovu našu nego međunarodnu koja će biti usklađena sa propisima jedne i druge konvencije. Naravno to nije samo pitanje papira odnosno iskaznice vozačke dozvole, tu su i prometovanja vozila sa našim tablicama dakle … registracijskim oznakama, a na prometnicama koje nisu bile danas je to bilo dosta nemoguće iako moramo ruku na srce reći teško da je to bilo puno primjera da je neko išao autom u Ameriku, vozio se tamo, ne znam brodom ga prebacio, ali vjerojatno se i to događalo, ali to su rijetki primjeri. Ali ovaj dio koji je bitniji mislim da zapravo ovom konvencijom mi uspostavljamo kako je i rečeno taj međunarodni pravni okvir koji bi nam trebao upravo olakšati taj međunarodni sam razvoj odnosno sudjelovanje u međunarodnom cestovnom prometu i da je to ono što ovime dobivamo i to je ono što treba građanima reći. Znači usvajanjem ovoga zakona odnosno potvrđivanju konvencije, sukladno i našem Ustavu mi ćemo u daljnjim svim izdavanjima dokumenata dobivati međunarodne vozačke dozvole i njih morate izvadit koje će onda vrijediti manje-više skoro u cijelom svijetu.

Idemo na sljedeći zakon, a to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti prirode, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 810. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite prvo kolega Bulj je dignuo ruku. Izvolite.

Zbog čega hrvatski građani moraju se udruživati da bi zaštitili prirodu? Zbog čega bi se hrvatski građani isključivo borili samo samostalno? Zašto je Ministarstvo okoliša, sve institucije od lokalnih, državnih, protiv prirode? Zbog čega je u Sinju, u mojim Glavicama, mojem susjednom mjestu eksploatacijsko polje na Gredi? Glavice, selo su najveće selo u RH koje nemaju status općine. I sad umjesto da im stvaramo uvjete boljeg življenja, nemaju nogostup, davao sam amandman, mi stvaramo eksploatacijska polja, a selo Glavice, selo Glavice su u biti mjesto koje je poznato po glavičkom kupusu i tu je smrad ovo i već imamo jedan rudokop. E sad se sjetili Grede, ta Greda je simbol Glavica, ta Greda je simbol okolnih mjesta, Jasenska, Čitluka, sve do Sinja i sad se hoće pilati ta Greda da bi netko imao isključivu profit, a lokalnim zajednicama tj. ja sam rođen uz rudokop, što od toga ima narod Glavica, Cetinske krajine, moga ... [[Govornik se ne razumije.]] ja sam kao aktivist se borio, zbog toga se ljudi udružili u inicijativu Ne dajmo Gredu i neće je dat, ja im ovdje poručujem da pilati Gredu nećete jer od toga lokalno stanovništvo ništa nema osim što smo postali eksploatacijsko polje